Seznámím vás s omluvou.

Prosím, máte slovo. A co se týká jak učitelek a učitelů a vzdělávání, tak co se týká rodičovského příspěvku, zvyšování financí směrem k rodinám s dětmi je rekordní. To jsou fakta. Co se týká toho, jak dál, nebo zda si zaslouží všechny děti do čtyř let vyšší příspěvek, asi tady není nikdo, kdo by to chtěl zpochybňovat. Návrh, tak jak ho v tuto chvíli podporujeme a podpoříme, je kryt státním rozpočtem a je to něco, co je odpracováno a co je jisté.

A jenom pro ty, co nás poslouchají, nebo i pro nás samotné bych chtěla říct, že všechny tyto náklady se týkají platů platů učitelů, speciálních pedagogů, asistenta pedagoga atd.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

Jedna zpráva je špatná a ta druhá je dobrá. Ta špatná zpráva je, že se jedná o přibližně 70, možná 60 tisíc maminek nebo rodičů, abych byl korektní, což je opravdu vysoké číslo. A ta dobrá zpráva je, že mám pocit, že ani samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádně neumí spočítat nákladově, kolik by znamenala v praxi ta férová rodičovská, tak jak o ní hovoříme jak v té poslanecké verzi, kterou jsem předkládal s paní kolegyní Šafránkovou, nebo v té senátní verzi, o které za chvíli budeme hlasovat.

Takže prosím moc prostřednictvím pana předsedajícího o stanovisko, jak to bylo myšleno. Jinak bych chtěl své vystoupení začít opravdu poděkováním. Všichni, co tady sedíme, čas od času čelíme různým kampaním zájmových skupin nebo nátlakových akcí různých aktivistů, kteří nás přesvědčují o tom, že jejich pohled na konkrétní problém je jediný dobrý a správný, a musím říci na základě dvou nebo tříměsíční zkušenosti, že tentokrát to bylo úplně jiné.

Čili tak bez zbytečných emocí a citového vydírání.

Na druhou stranu je mi poněkud smutno z toho, že právě občané, ať už jde o voliče kterékoliv politické strany, musejí nás zákonodárce upozorňovat na to, že se na půdě Sněmovny dost možná schyluje ke schválení zákona, který je protiústavní.

Základem právního státu je právní jistota. Kdo se v právním státě rozhodne k nějakému kroku nebo chování, musí dopředu znát právní následky takového chování. Každý občan se v právním státě musí pohybovat na hřišti, které má dané a jemu známé mantinely. A pokud se tyto mantinely posunou anebo změní, tak pouze do budoucnosti, nikoliv zpětně.

Rodiče rodičovský příspěvek čerpají v předem známé výši a tempem, které si podle možností ze zákona sami zvolí. Požadavek zákazu retroaktivity proto nemůže z plánovaného navýšení rodičovského příspěvku vyloučit rodiče jen proto, že si zvolili jeho rychlejší čerpání, pokud v době svého rozhodnutí neměli, a ani mít nemohli, povědomí o tom, že se celková částka k čerpání rozhodnutím vlády zvýší. Oni prostě tu informaci v té chvíli neměli. Původní vládní návrh to ale bohužel dělal. On totiž rozlišuje dvě skupiny rodičů dětí do čtyř let věku, kdy jedny odměňuje a druhé trestá za minulé rozhodnutí, které by ale s vědomím budoucím změn možná vypadalo úplně jinak. Ostatně on o tom tady hovořil i kolega senátor Hilšer. Já prostřednictvím pana předsedajícího teď vyhledávám pana předsedu Jana Chvojku, předsedu poslaneckého klubu ČSSD, protože on byl právě tím představitelem, který ten pozměňovací návrh navrhoval, a pan kolega Jan Chvojka to tenkrát pravděpodobně považoval dokonce za takovou samozřejmost, že se to prostě bude dorovnávat, že přechodná ustanovení, která tuto možnost otevřela, ve svém pozměňovacím návrhu ani nezdůvodňoval.